Já také děkuji.

Já jsem snad zdůraznil, že to nebylo jako každá jiná cesta a jak pečlivá příprava jí předcházela. Byla to druhá největší příprava po té americké.

Já plně respektuji ty, kteří mají díky historickým zkušenostem velice rezervovaný, a toto říkám diplomaticky, vztah k Rusku. Mají na to plné právo, je to součást naší společnosti, je to součást tady parlamentní diskuze. Je to nejdelší doba demokracie, ve které žijeme.

Proto si to uvědomují obě strany.

Německo se dopředu nezeptalo ostatních států.

Já vám děkuji. Nyní prosím pana poslance Foldynu s jeho faktickou poznámkou. Pane předsedající, děkuji za slovo. Já jsem se fakt zaříkal, že nebudu vystupovat. Ale nejdřív poděkuji panu ministru zahraničních věcí, protože to byl velmi vyvážený a státnický postoj, který nám tady řekl.

Mohli by tady natáčet pokračování za chvíli.

Ale já jsem emotivní. Já prostě tyhle věci...

Já jsem rád, že pan Vondráček jel do Ruska po deseti letech a snažil se navázat nějaké normální vztahy a vysvětlit naše postoje a říct jim, že se nám nelíbí některé věci, a já s tím souhlasím.

Já děkuji a prosím s faktickou poznámkou pana poslance Lipavského. Dámy a pánové, já si dovolím dvě faktické poznámky. My jsme svolali mimořádnou schůzi, vy jste nám ji zablokovali.

To, že to prezident není schopen pochopit a nahrává tím ruské propagandě, to je bohužel něco, co z Poslanecké sněmovny nezměníme.

Děkuji za slovo. Já jenom velmi krátce zareaguji.

Omlouvám se.

Já děkuji a nyní prosím pana poslance Kasala, připraví se pan předseda Vondráček. Děkuji za slovo. Já bych reagoval na paní kolegyni Langšádlovou prostřednictvím pana předsedajícího. Jenom jednu věc, paní Langšádlová. Jasně, já to beru. Byly tam tři kamery. Natáčelo se celé jednání hodinu a 40 minut nebo 47 minut.

To, že to nezmínili, to tak zkrátka je.